Schůzi svolal předseda Poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 60 poslanců.

Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím, budeme tedy hlasovat o ověřovatelích schůze. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Konstatuji, že jsme ověřovateli 68. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Miroslava Kalouska a pana poslance Leo Luzara. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 68. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Než přistoupíme k hlasování, pan předseda Jakub Michálek s přednostním právem. Prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si vás požádat, abyste podpořili program této schůze. Vím, že to je trošku, řekněme, žádost, které možná nebude vyhověno, protože nám bylo avizováno od hnutí ANO, že nepodpoří program protikorupční schůze. Ale přesto si myslím, že by bylo dobré si připomenout, proč je tato záležitost důležitá a proč si úsilí o snižování korupce ve státě zaslouží pozornost Poslanecké sněmovny. Vycházím z dokumentu , který je jediným programem, který potřebujete. Teď, nebo nikdy. Je to program hnutí ANO, který jednoznačně slibuje, že v oblasti justice novým zákonem zaručíme státním zástupcům nezávislost na politicích a zavedeme specializovaný elitní útvar pro stíhání korupce a závažné hospodářské kriminality. Závazek přijmout novelu zákona o státním zastupitelství obsahuje také programové prohlášení vlády. Když budeme pokračovat v obsahu tohoto programu, tak se dovíme, že stejnou pozici najdeme i ohledně soudců. Do výběru soudců a státní správy soudů zavedeme změnou zákona o soudech a soudců jasná pravidla. Obě tyto zásady jsou provedené v návrzích, které jsou v programu mimořádné schůze, kterou teď předkládáme. Je to novela zákona o státním zastupitelství, kterou vláda nepředložila. Ačkoli paní ministryně Benešová slíbila, že tuto novelu předloží do června 2019, a tento svůj slib splnila, předložila ji na vládu, ale návrh novely zákona o státním zastupitelství nebyl předsedou vlády Andrejem Babišem zařazen na program vlády. A proč? Protože se vládě se nepodařilo přesvědčit ani vlastní radu pro boj proti korupci. Takže ta neodhlasovala návrh, který připravovalo Ministerstvo spravedlnosti, a do dnešního dne zde nemáme připravenou a v Poslanecké sněmovně předloženou vládní novelu zákona o státním zastupitelství. Víc jak rok už čekáme na to, než vláda splní tento svůj slib, který má v programovém prohlášení, který mělo hnutí ANO ve svém volebním programu. A doteď tady ten návrh není. Ten návrh zákona tady leží. Je ve druhém čtení, ale pořád se nemůžeme a nemůžeme dostat na jeho projednání. Dneska máme jedinečnou možnost, abychom toto stihli. A všichni víme, že se nám velmi krátí období, kdy je potřeba se těmito návrhy zákonů zabývat, jinak spadnou na konci volebního období pod stůl.